To si myslím, že je naprosto logický postup.

Nicméně ty ostatní návrhy početně mnohem přesahují to, o čem jsme spolu včera mluvili. Možná, až budeme dneska ještě debatovat, pokud to projde, o novele jednacího řádu Poslanecké sněmovny, přede mnou sedí pan poslanec Komárek, já jsem o tom mluvil minulý týden, ať si potom na konci schůze řekneme, kolik poslaneckých opozičních návrhů má šanci se přes tu hlasovací většinu dostat na pořad a kolik ne. Zatím nula.

To je naprosto jasné a vím, o čem budeme hlasovat.

To je pravda.

Nebudu opakovat ty problémy, o kterých mluvil František Laudát, ale možná bych zmínil dva.

Pro mne je to neuvěřitelné, že to někdo dobrovolně ještě jako dodatek smlouvy podepíše. Nejsou to žádné drobné.

A zmínil bych ještě dva problémy.

Já to teda opravdu nevím, já tomu nerozumím, jestli je to osobní názor.